Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pane kolego Tomio Okamuro prostřednictvím paní předsedající, váš populismus je naprosto nehorázný.

Také děkuji. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já chci jenom opravdu zdůraznit a připomenout to, že se zcela změnila otevřenost úřadu. Samozřejmě ta kultura, která tam byla roky, kultura nekomunikace, kultura toho, že opravdu byl a to je podle mého názoru naprosto skandální zákaz komunikovat s poslanci a poslankyněmi, tak takovéto věci se změnily.

Takže to klíčové, co bych si přála, aby si ti, kteří sledují toto jednání Sněmovny, odnesli, je, že po mnoha a mnoha letech, kdy se utahovaly šrouby, a to jak pro pracovnice na úřadech práce, tak pro lidi, kteří si tam přišli pro pomoc, tak nyní my jasně říkáme: nestyďte se říci o pomoc, kdo potřebuje pomoc, má ji dostat, není v pořádku, abyste se setkali případně s nějakým nevstřícným jednáním, my to zjednodušujeme. A tenhle tisk, který nám tady dnes leží, je něco, na čem mi velmi záleželo, abychom k tomu zjednodušení příspěvku na bydlení dospěli. Bude to nabíhat postupně, postupně se budou umenšovat požadavky například pro majitele bytů, co musí dodat nájemci, což je samozřejmě velká bariéra při uzavírání smluv pro lidi, kteří potřebují příspěvek na bydlení. Stejně tak se myslím velice osvědčí to, že bude stačit vyfotit doklady na mobil, pouze v případech pochybností se pak bude řešit kontrola.

To napravujeme. Stejně tak se v budoucnu podaří, aby lidé dokládali ty náklady pouze dvakrát ročně, ne jako dneska čtyřikrát. Stejně tak jsem chtěla zdůraznit, že tady to utahování šroubů bylo něco, po čem bohužel i třeba pan předřečník v minulosti velice volal, a přitom se ukázalo, že to v praxi nefunguje. Já jsem velice ráda, že komunikujeme. Je velice těžké změnit tu situaci po mnoha a mnoha letech, kdy komunikace byla de facto zakázaná. Ale taky zjednodušujeme. Současně ale se snažíme vyvážit to, co můžeme udělat, rychlá opatření, s tím, jaké jsou rozpočtové možnosti.

Hnutí ANO to tehdy zamítlo.

Já jsem se nikdy netajila tím, že si myslím, že má být nejenom automaticky valorizován, ale i nyní navýšen. Ale současně považuju za velmi nefér v situaci, když jste byli vládní strana a mohli jste automatické valorizování udělat, že jste to nechtěli a zamítli na to nyní poukazovat. Ten zákon, který dnes budeme schvalovat, obsahuje ještě spoustu zjednodušení, která jsou spíše pro sociální pracovníky zajímavá, o místní příslušnosti úřadů práce, zjednodušení, co se týká takzvané dávky mimořádné okamžité pomoci. Vlastně rozšiřujeme ty definice zákonných situací, které mohou založit nárok na tu dávku. Ukazuje se, že to je dávka velmi účinná, která může velmi účinně pomáhat.

Já se omlouvám, že vás přeruším, paní místopředsedkyně. Děkuji. Prosím, můžete pokračovat. Děkuji. kdy je spravedlivé a kdy je nepřijatelné posuzovat určité příjmy a podobně. A v té oblasti systémového zjednodušování a současně zpřístupňování i trhu práce lidem pokračujeme třeba i tím, že jsme zavedli částečné úvazky.

Také děkuji. A nyní s přednostním právem vystoupí paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Musím reagovat trošku na paní místopředsedkyni Richterovou. Ale já si snad vytáhnu stenozáznamy ze schůzi, kdy vy jste tady navrhovali a říkali, jak se musí pomáhat rodinám.

Komunikace nebyla tři roky s paní ministryní Maláčovou, která, musím vám dát za pravdu, zakázala svým úředníkům s námi diskutovat.

Protože v minulém období jste pořád za těmi rodinami stáli.

Děkuji a nyní s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.